Zatím mám zde informaci, že pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou číslo 6. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Proto tedy přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování číslo 1 a ptám se, kdo souhlasí, aby se ověřovateli této schůze stali pánové Beznoska a Klaška. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní bych vás seznámil s omluvami. Do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adamec pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová zdravotní důvody, pan poslanec Čihák pracovní důvody, pan místopředseda Gazdík zahraniční cesta, paní poslankyně Hubáčková osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od tří do pěti z pracovních důvodů, pan poslanec Komárek do tří hodin osobní důvody, paní poslankyně Kovářová do 16. hodiny pracovní důvody a paní poslankyně Putnová z pracovních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od 15. hodiny z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka zahraniční cesta, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 19. schůze. Návrh máte uvedený na pozvánce.

Vedení Sněmovny navrhuje, abychom ve středu 22. října jako první bod projednali bod 16, což je zákon v prvém čtení, který se týká výměny informací se Spojenými státy. Poté bychom zahájili projednávání prvního čtení státního rozpočtu. Po polední pauze bychom pevně zařadili nový bod, který se jmenuje Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. Návrh toho usnesení byste měli mít k dispozici buď ve svých mailových stránkách, nebo v papírové podobě. Zjednodušeně řečeno, jedná se o vyřešení situace, kdy v době písemných interpelací byly přednášeny návrhy na změnu programu a byly zde námitky zejména ze strany opozice, že to je nevhodné zkracování jejich práva na interpelace. Proto jsme přistoupili k návrhu, který vyčlení půl hodiny po ukončení písemných interpelací. Tu textaci máte k dispozici. Poté bychom projednali bod 19 a bod 24. To je tedy středa. Pak je zde návrh, abychom na tento pátek pevně zařadili na 11. hodinu body 2 a 3, což jsou zákony vrácené prezidentem republiky.

Pan ministr zahraničních věcí požádal o vyřazení bodu 81, sněmovní tisk 170, což pokud se nepletu je fiskální kompakt.

Pan poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo 13. Nyní tedy dám prostor těm, kteří se hlásí k pořadu schůze. První je pan poslanec Číp a po něm pan poslanec Grospič. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 70 z programu naší schůze.

Ano, děkuji. Bod 70 vyřadit. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo.

Takže ten nový bod by se jmenoval Informace vlády o ekonomické a personální situaci v ČSA. Stačí do programu? Ano, děkuji. Pan poslanec Kolovratník. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, a vážení kolegové a členové vlády. Ten bod bych rád nazval Projednání neslučitelnosti funkcí u člena Rady Českého rozhlasu. Velmi stručné vysvětlení. Na volebním, potažmo mediálním výboru jsme projednávali potenciální potíž, střet zájmů nebo neslučitelnost funkcí u jednoho ze členů rozhlasové rady. Volební výbor nemohl rozhodnout, nemohl ten problém uzavřít. Takže bych rád požádal, aby tento problém byl projednán tady na Sněmovně, aby Sněmovna rozhodla, jestli s tím má, nebo nemá problém. Detailní vysvětlení bych rád poskytl právě pak během projednávání tohoto bodu. Pokud budete souhlasit, prosil bych pevně zařadit tento bod na příští týden na čtvrtek 30. října jako první bod dopoledne po pevně zařazených bodech. Odpoledne, nebo dopoledne?